Děkuji. Vážené poslankyně, vážení poslanci, já se nedomnívám, že je v tuto chvíli nezbytně nutné, aby k tomu diskutovala Poslanecká sněmovna. Domnívám se, že věc je kompetenčně jasná. Na místě je velitel zásahu, který je součástí struktury Policie České republiky. Celá akce VlachoviceVrbětice je z hlediska integrovaného záchranného systému podřízena Hasičskému záchrannému sboru, to znamená, je celá věc kontrolována ve struktuře Hasičského záchranného sboru. Na místě zasahuje Policie České republiky. Je tam odpovědný velitel zásahu. A já při vší úctě k Poslanecké sněmovně se nedomnívám, že jsme odborníci na provádění takovéhoto zásahu v naprosto bezprecedentní situaci, ke které došlo ve Vlachovicích a Vrběticích. Nemyslím si, že jsme schopni dát nějaké rady v tuto chvíli zasahujícím policistům v této lokalitě. Současně také platí, že ministr vnitra je připraven informovat Poslaneckou sněmovnu. Předpokládám, že se v tuto chvíli zabývá tím, že kontroluje činnost Policie České republiky, kontroluje činnost Hasičského záchranného sboru, proto také není teď přítomen na schůzi Poslanecké sněmovny. A předpokládám, že jakmile se dostaví na schůzi Poslanecké sněmovny, tak bude informovat. Pan předseda Okamura mi tady rozdal fotografie. Já jsem je viděl, pane předsedo, čili ty fotografie jsou mi známy.

To je samozřejmě velmi velká vzdálenost.

To je v tuto chvíli dostupná informace, kterou má k dispozici ministr vnitra. Žádnou jinou dostupnou informaci než informaci od velitele zásahu vláda v tuto chvíli k dispozici nemá. Čili věcí se zabýváme. K otázkám, které položil pan předseda Okamura, velmi stručně. Na vlastní náklady. Pokud bude muset odvoz zajistit stát, tak bude požadovat po těchto soukromých firmách náhradu.

Myslím, že to byl docela výhodný byznys pro tyto soukromé firmy podle informací, které mám k dispozici, skladovat munici v tomto areálu. Čili soukromé firmy se musejí podílet na úhradě nákladů, které s tím budou spojeny. Ale nemůžeme na ně čekat. Stát musí jednat a potom musí finanční prostředky po těchto soukromých firmách vymáhat. A petice, o které mluvil pan předseda Okamura. Já jsem se setkal se členy petičního výboru. Mluvil jsem s těmi občany, kteří tuto petici dali dohromady. Mluvil jsem o jejich požadavcích. Ty požadavky byly v zásadě dva hlavní. A za druhé, aby do budoucna stát, pokud bude nakládat s tímto areálem, jednal po dohodě s obcemi, po dohodě s občany, aby se tam taková situace v budoucnosti nevytvořila. Myslím, že mohu jasně říci, že stát se zasadí o to, aby byla munice, jakmile to bude bezpečné, odvezena, a současně že areál zůstane ve vlastnictví státu po dobu, kdy bude prováděna sanace. Až bude sanace dokončena, tak stát bude diskutovat s obcemi, s krajem, s občany o tom, jakým způsobem se s tímto areálem naloží, jakým způsobem bude eventuálně privatizován a za jakých podmínek bude eventuálně privatizován. Také je možné, že areál může být převeden na obec nebo může být privatizován jiným způsobem. Ale v každém případě musí tato věc nastat po dohodě s obcemi, po jednání s obcemi, po jednání s krajem, po jednání s občany, tak aby se lidé cítili bezpečně z hlediska budoucího využití tohoto areálu ve VlachovicíchVrběticích. Čili tolik velmi stručně k této situaci. A skutečně vás chci ujistit, že vláda se touto věcí zabývá.

Ale současně je také potřeba poskytnout prostor pro práci policejních odborníků, policejních pyrotechniků. A teprve až krize bude vyřešena, tak se prosím věnujme tomu, jak je možné, že k něčemu takovému došlo. Ale na to taky nesmíme zapomenout. Jak je to možné? Jak je možné, že stát neměl informace o tom, že se nám tady soustředilo takové množství privátní munice? Jak je tohle možné? Co dělaly služby tohoto státu? Co dělaly bezpečnostní složky? Jakým způsobem to monitorovaly? Jak je možné informovaly vlády? A pokud vlády neinformovaly, jak je to možné? Jak je možné, že muniční sklad v tomto rozsahu nebyl součástí integrovaného záchranného plánu z hlediska kraje? Krizového řízení. Opět tam jsou velké díry, jsou tam velké mezery, nedá se to podcenit, nedá se to zamést pod koberec. Ale to, co pokládám teď za prioritní, je ochrana zdraví občanů, a pak teprve se budeme zabývat tím, kdo pochybil, jaké předpisy jsou špatné, aby se tahle situace už v České republice nemohla opakovat. A pokud zjistíme, že minulé vlády byly varovány a nereagovaly, tak to samozřejmě také zveřejníme. Ale chceme nejprve se teď postarat o bezpečí a majetek občanů v tomto regionu. Nyní se hlásí pan předseda Sklenák. Děkuji za slovo.

Tedy jménem poslaneckého klubu sociální demokracie a ANO vetuji zařazení tohoto bodu. Ano, takže v tom případě o tom hlasovat nebudeme. Zeptám se pana předsedy Kalouska, zda platí jeho přihláška s přednostním právem. Ano? Tak prosím.

Ale je to otázka politické odpovědnosti, která sem nutně patří v takovém případě. A prostě tyto složky se zodpovídají ministrovi vnitra, který politickou odpovědnost nese. Ministr vnitra se zodpovídá vládě, vláda se zodpovídá Poslanecké sněmovně a Poslanecká sněmovna se zodpovídá lidem, kteří ji sem zvolili. A mně připadá skandální, že se tomu prostě nechceme věnovat, protože prostě ty informace nezní úplně.

Já si nemyslím, že ten problém je tak jednoduchý, a minimálně za ten termín by někdo měl nést politickou odpovědnost.

Ten termín bychom chtěli slyšet, protože si nemyslím, že to bude zítra.